Dovolte mi tedy tento historický úvod a nyní bych rád přešel k meritu věci.

A já tyto dluhy vůbec nekritizuji.

Chtěl bych vám sdělit, že prorůstový není. Začnu tím, co je těžší.